Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla vaším prostřednictvím ctěné paní kolegyni demokratce Langšádlové sdělit, že pro zařazení tohoto bodu hlasovalo 174 poslanců a poslankyň, takže se mi trošku nelíbí to, že tady zpochybňuje to, že se Poslanecká sněmovna jako suverén nějakým způsobem rozhodla, že toto považuje za prioritu. Z vystoupení paní poslankyně Langšádlové bohužel čiší absolutní neznalost této problematiky. Odvolává se tady na něco, co nikde není písemně dáno. To, co tady zmiňoval pan ministr zdravotnictví, a já děkuji, že tady vystoupil za pana ministra, to jsou staré studie, na základě kterých už dnes platí zákaz v mokřadech. To už v naší legislativě je. Takže prosím nejdřív, pokud tady chcete vystupovat a bránit Evropskou unii, nikdo vám v tom nebrání, ale nejdřív si k tomu něco nastudujte, protože to, co tady zaznělo, skutečně mělo do odbornosti hodně daleko. A přesně to jsou ty důvody, proč si myslím, že se o tom tady máme bavit.

Tak to přece vůbec není, paní kolegyně prostřednictvím pana místopředsedy! Tady naopak má Evropská unie jedinečnou příležitost ukázat, že tady skutečně nebude přijímat další absolutní nesmysl. Možná paní kolegyně nezaregistrovala to, co tady říkal pan ministr vnitra Hamáček.

Samozřejmě negativně! Děkuji. Další s faktickou poznámkou je paní poslankyně Langšádlová.

Děkuji za slovo.

Mně opravdu nešlo o to, že bychom nemohli být kritičtí vůči Evropské unii, jednotlivým návrhům, ale opravdu bychom se měli vymezovat vůči něčemu, čehož obsah známe, ale těžko se vymezovat vůči návrhu, který i dle zástupců Ministerstva životního prostředí nebyl ještě vůbec předložen. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolte krátkou reakci, abych se zastal své kolegyně.

To není problém.

Děkuji. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Jiří Mašek a připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já je velice krátce dvě poznámky. O toxicitě olova bychom si tady mohli povídat, ale všichni víme, že ještě před několika desítkami let jsme pili vodu z olověných trubek.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení pánové, pane ministře, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych si dovolil navázat na své předřečníky tady, a když se vrátíme k tomu Budulínkovi, tak myslím, že svoje děti budou učit trošku jinou verzi této pohádky, že v momentě, kdy jezinky začaly strkat prstíčky za branku, tak Budulínek vzal polínko a přes ty prsty je pořádně vzal, pak ty dveře zavřel a šel si hrát.